Děkuji a slovo má pan ministr Baxa. Děkuji za slovo. Kdybyste možná upřesnila ten název interpelace, tak jsem mohl už teď mít nějaká úplně konkrétnější čísla, která samozřejmě v hlavě nemám, ale projevíteli o to zájem, tak jsme připraveni je doplnit konkrétně. Já jenom obecně řeknu na úvod tři věci.

Provozuje několik velkých scén a je to prostě organizace, která v tom řekněme ekosystému české kultury vždycky přitahuje pozornost. Já nechci jakýmkoliv způsobem snižovat to, na co vy se mě tady ptáte, teď myšleno ve vztahu k tomu vnitřnímu provozu, jak jsou obsazováni jednotliví zaměstnanci nebo hosté do rolí. I já jsem obdržel několik podnětů, některých anonymních, některých konkrétních, které byly konkrétním oslovením, a tady na ně budu určitě reagovat.